Ano, je tady asi spor mezi námi jako koalicí a kolegy z ANO, jak dlouhé trvání lhůty nouzového stavu má být. Je to určitě relevantní politická debata nad tímto tématem ohledně této lhůty a samozřejmě to beru za zcela správné. Ale musím taky říct, že jsme si tady vyslechli slova předsedy SPD právě k této situaci.

To si z nás dělá srandu? Jakou váhu mají slova tohoto člověka? Jakou váhu mají slova člověka, který na svém profilu napsal: